Jedná se také i o vracení slevy na dani z příjmů pro naše pracující důchodce, a to ve výši 24 480 korun ročně. O tuto slevu, a to si myslím, že by si všichni měli uvědomit, připravil naše pracující důchodce právě bývalý ministr financí pan Miroslav Kalousek, a to ruku v ruce s Občanskou demokratickou stranou. O to pak více je pokrytecké předložení poslaneckého návrhu od poslanců Občanské demokratické strany, kdy chtěli vrátit pracujícím důchodcům tuto slevu. Myslím si, že je to opravdu pokrytecké. Myslím si, že upřímnost v tom asi není. Vrácení slevy na dani je myslím pro naše důchodce jistě dobrá zpráva. A tak vláda naplňuje své sliby z programového prohlášení. Hovořil tady o tom pan předseda Fiala.

Častým argumentem pravicové opozice je, že tímto opatřením jdeme proti živnostníkům a drobným podnikatelům.

Takže i to, dámy a pánové, stojí určitě za povšimnutí a za zvážení. Proto tedy zastropování dva miliony korun. Nad tento příjem již nebude možno paušální výdaj používat a bude nutnost vést účetnictví. Já si myslím, že většina živnostníků a drobných podnikatelů, pro které právě byly výdajové paušály zavedeny pro snížení administrativní náročnosti, aby nemuseli vést účetnictví, že řada z nich ani tento limit dva miliony korun nepřekročí.

Tyto změny samozřejmě deformovaly náš daňový systém, přenášely nespravedlivé daňové břemeno na zaměstnance a koneckonců znamenaly i podstatný výpadek příjmu státního rozpočtu.

Je to výraz prorodinné politiky vládní koalice. A je to i vrácení slevy na dani z příjmu našim pracujícím důchodcům, o které je připravil právě ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek ruku v ruce se svými kolegy z Občanské demokratické strany. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska a poté pana zpravodaje a poté všechny ostatní řádně přihlášené. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, on již to tady řekl můj předřečník ten rozpočtový dopad tohoto návrhu zákona. Byť si nemyslím, že to číslo je úplně přesné.

Zdá se, že tajení některých informací před Sněmovnou začíná být oblíbeným vládním sportem.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana zpravodaje. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl zareagovat na informace ze strany ODS, které tady padly.